Zdá se, že nějaký zájem o tyto dotace je.

Samozřejmě ta situace není ideální, asi bychom si lhali, pokud bychom řekli, že ano, ale jak říkám, není úplně jednoduché do některých oblastí lékaře dostat. Můžeme motivovat finančně, máme tyto dotace, máme možnost, nebo zdravotní pojišťovny, navýšit poměrně výrazně úhrady za zdravotní péči.

Ale to je samozřejmě otázka toho, že ti lékaři musí splnit aprobační zkoušku, kterou teď také měníme, tak aby byla akceptovatelnější, resp. byla ne jednodušší, ale byla větší možnost, aby tu zkoušku udělali.

Prosím, paní poslankyně, o doplňující otázku.

V této souvislosti bych se vás ráda zeptala na váš názor na povinnou praxi absolventů lékařských fakult po ukončení jejich studia právě v místě nedostatku lékařů, resp. které jim určí Ministerstvo zdravotnictví.

Prosím pana ministra o doplňující odpověď. Děkuji za slovo. To je samozřejmě poměrně kontroverzní otázka, abychom určovali někomu, že musí někde žít. Protože ono to není o tom, že tam ten člověk pracuje, to je jedna část, ale on tam musí žít, musí tam mít rodinu atd.

Dokonce i Evropská unie toto prosazuje.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já si dovolím ten dotaz mírně rozšířit a konkretizovat, a sice jestli vaše ministerstvo před vaším nástupem vstoupilo do jednání s estonskou stranou, s představiteli estonské vlády, případně s představiteli estonských správních orgánů stran elektronických voleb, případně jestli do takových jednání vstoupí.

Výhody jsou všeobecně známy a věřím, že tato věc nebude mít politický rozměr ve smyslu politikaření, ale že to bude věc řešená věcně, protože to opravdu může pomoci statisícům lidí v zahraničí. Velmi děkuji za odpověď a poprosím odpověď i do mé datové schránky. Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů.

Na tom se, aspoň doufám, shodneme.

Část těchto prostředků už byla přesunuta jinam. A já se chci zeptat vás, jaký je aktuální stav v této oblasti, co chcete udělat pro to, aby došlo k rozšíření vysokorychlostního internetu na venkově, a také kdy to bude možné udělat.

Bohužel musím říct, že vaši předchůdci v úřadě spíše mluvili, než konali. Děkuji.